Činnosti v oblasti nemovitostí.

Profesní a vědecké a technické činnosti, to jsou poměrně zajímavá čísla směrem k tomuto sektoru. Proto zřejmě ministr Bělobrádek, promiňte, vicepremiér se o tento sektor stará a má vize, jaké má.

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, tady je nula, takže zdravotní, sociální, všechno tedy veřejná správa a obrana platí.

Zdravotní a sociální péče.

Nevím, kdo se pohybuje v kulturní oblasti, myslím si, že tady možná byli zpracovatelé studie trošku optimističtí. Položka S, ostatní činnosti. Zřejmě to, co nemohli dát zpracovatelé do všech ostatních, tak dali právě do této položky.

Tady z toho vyplývá, že jsou totožné, takže tam nejsou žádné nadhodnocené náklady. Když vyrábí pro sebe, tak zřejmě tedy podle zpracovatelů studie vlastně nemá co přiznávat, když nepřizná ani ten výrobek jako takový. Domnívám se, že by každý člen domácnosti měl být vybaven tedy EET pokladnou. A když babička uplete pro svého vnoučka čepičku, měla by zahlásit tržbu, produkci a poté bude zdaněna.

Na slova, že jsem se zbláznil, bych podotkl, to tady slyším z kuloárů, že jste se zbláznili vy.

Zdroj: Odhady Ministerstva financí na základě vlastních dat a dat Českého statistického úřadu. Docela by bylo zajímavé, kdyby poslancům obě instituce, tzn. Ministerstvo financí a Český statistický úřad, daly i metodiku výpočtu. Samotného by mě vždycky zajímalo, jak jsou odhadovány a jsou prováděny analýzy takovýchto dat, kdy se pohybujeme, samozřejmě jsou metody na kvalifikované odhady, nicméně nikdy nikdo moc nevykládal o tom, jak se tyto odhady dělají, z jakých čísel, podle jakých vzorců se to potom domýšlí. Samozřejmě že jsou tvrdá data z nějakých pohybů ekonomiky, finančních toků. To znamená, že ta čísla mohou odpovídat nějaké realitě, ale také odpovídat nemusí vůbec. A když se vrátím na úplný začátek bodového shrnutí problémů, tak po té tabulce toho, o co údajně naše ctěná státní pokladna přichází, následuje další bod.

Při statickém posouzení to indikuje potenciální daňový únik v rozsahu 9,4 mld. korun. Nevím, jestli naše ekonomika stojí a padá s hospodskými.

A já se domnívám, že oni je dokonce i platí, a těmto číslům prostě nevěřím. Podrobný popis problematiky. Finanční správa nedisponuje dostatečnými nástroji pro efektivní boj s daňovými úniky.

Jestli bych mohl v rámci tohoto malého odskoku požádat pana předsedajícího, aby opět pana Komárka poslal pryč.

Prosím, pokračujte.